Poté bychom pokračovali zákony z bloku prvních čtení.

Vás jsem viděl jako prvního, takže máte slovo, poté kolega Chvojka. Děkuji za slovo.

Jako čtvrtý bod tedy této...

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl opět se pokusit předřadit bod číslo 531 konec likvidace maloobchodu. Jistě jste včera zaznamenali přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu, který zrušil vládní opatření, mimo jiné i v oblasti maloobchodu.